Tak kandidátem číslo 13 České pirátské strany ve volbách do europarlamentu byl pan dr. Šalamoun, který je toho času asi největším českým odborníkem na moderní výklad autorského práva. A rozhodně nemá nic společného s žádným auditním orgánem Evropské unie. Takže bych chtěl pana premiéra nepřímo požádat, pokud něco vykládá do médií, aby si to nejprve nastudoval. Děkuji za pozornost. Také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Krutákovou, připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ve svém krátkém příspěvku požádala o podporu svého pozměňovacího návrhu. Můj pozměňovací návrh je veden jako B21 a týká se pozemkových úprav. Jistě jste si všimli, že je to již třetí pozměňovací návrh, který se týká pozemkových úprav, a z toho je tedy zřejmé, že se jedná o poměrně důležitou záležitost. Pozemkové úpravy jsou klíčovým nástrojem nejen pro systematické zadržování vody v krajině, ale také pro vytváření správných protierozních opatření, a je proto žádoucí jim věnovat dostatečnou pozornost a odpovídající finanční zdroje. V programovém prohlášení současné vlády se dočteme cituji: Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele, podpoříme rovněž inovativní způsoby likvidace odpadních vod, například domácí čistírny odpadních vod, a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů a především zdrojů pitné vody. A dále pokračuji v citaci: V rámci prioritního veřejného zájmu přispět na území České republiky ke zvýšení ochrany před povodněmi a k přípravě i realizaci opatření proti suchu a nedostatku vody, a to i s ohledem na budoucí generace.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou.

Prosím, paní poslankyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o podporu našich pozměňovacích návrhů, které předkládá klub Starostové a nezávislí. Naším největším a nejdůležitějším pozměňovacím návrhem je navýšení platu učitelů, a to tak, aby jejich výše dosahovala 15 %, tedy to navýšení aby dosahovalo 15 %. Tak jak zde již bylo několikrát řečeno, tento slib padl od pana premiéra, takže my se tento slib snažíme naplnit. Je jasné, že jediným reálným benefitem pro učitele je právě ono navýšení platů a výše jejich odměn, zatím jiné benefity nejsou. A víme také, že jak sdělilo Ministerstvo školství, chybí 2 tisíce učitelů a za pět let jich bude chybět až 11 tisíc. Právě z toho důvodu je důležité, aby se sektor školství stal konkurenceschopným odvětvím, tak aby učitelé buď neodcházeli, anebo na druhou stranu aby studenti chodili na pedagogické fakulty a pak následně směřovali právě do našich škol. Myslíme si, že úroveň vzdělávání v České republice je pro nás důležitá. Ještě jednou opakuji, jak jsem zde několikrát řekla, rukama učitelů projde 100 % populace, čili učitelé vychovávají naše budoucí generace a svým způsobem také rozhodují o tom, jak náš stát bude v budoucnu vypadat a zda bude konkurenceschopný.

Je to ve výši 4 miliard korun a směřují do Státního fondu dopravní infrastruktury. Opět opakuji, že každý rok se slibuje krajům, že peníze dostanou, nikdy se toto navýšení neobjeví ve státním rozpočtu. Kolem března začnou vyjednávání a nakonec se popř. nějaké peníze najdou, ale to dost často bývá pozdě, protože se musí proinvestovat a toho času pak do konce roku není mnoho. Čili my rovnou dáváme do státního rozpočtu právě tyto 4 miliardy korun. Pro nás velmi důležitým pozměňovacím návrhem, resp. ony jsou čtyři, je navýšení dotačních titulů na kapacity mateřských a základních škol.

Nicméně ten dotační titul výborně fungoval a skutečně řada škol navýšila kapacitu a to je velmi důležité. Také jsme ovšem zaznamenali, že tento dotační titul přestože se velmi osvědčil, dále je neustále žádaný, protože kapacity pořád chybí a je potřeba velkých investic především v těch menších obcích, tak jsme se dozvěděli, že ten dotační titul nebude již letos vyhlášen. Ale pan premiér dnes konstatoval, že názor změnili a že v tom dotačním titulu budou pokračovat. Čili se tedy ptám pana premiéra a paní ministryně financí, zda za těchto okolností, které zde zazněly, podpoří náš pozměňovací návrh, který se týká toho, že bude tato dotace navýšena o dalších 300 milionů korun, tak aby mohl být vyhlášen a mohly být stavěny základní školy především v okolí velkých měst.

A mohu říct takový případ z mé obce Chýně, kde jsem se dozvěděla, že v příštím roce bude chybět více než sto míst v mateřských školách pro tříleté děti, které by měly mít garantované místo v mateřské škole. Takže tímto žádám Ministerstvo školství o podporu, také Ministerstvo financí a především vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili znovuzavedení tohoto dotačního titulu a poslali peníze ve výši 300 milionů do našich obcí na výstavbu mateřských škol.